Návrh na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů Poslanecká sněmovna v souladu se svým jednacím řádem jako první zřizuje mandátový a imunitní výbor, který má mimo jiné za povinnost přezkoumat, zda jednotliví poslanci byli platně zvoleni. Podle § 115 odst. 2 našeho jednacího řádu se výbory Poslanecké sněmovny ustavují podle zásady poměrného zastoupení. Z jednání poslaneckých klubů nevzešel konkrétní návrh, aby mandátový a imunitní výbor měl určitý počet členů, proto poprosím někoho v rozpravě, aby tento návrh následně přednesl, a budeme o něm hlasovat.

Děkuji za slovo. Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě, případně přednést protinávrh? Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím.